Přitom většina evropských vlád svým občanům v těchto oblastech pomáhá třeba tím, že daně z přidané hodnoty u energií a pohonných hmot snížily anebo ceny těchto komodit takzvaně zastropovaly.

Její přístup, vlády Petra Fialy, je i ve srovnání se zbytkem Evropy zcela asociální a ostudný. Tímto svým jednáním vláda dále ztrácí podporu veřejnosti a měla by podat demisi. Tato vláda je i zadarmo drahá, protože kvůli neschopnosti premiéra Fialy řešit zdražování každý měsíc občané platí předražené složenky, předražené potraviny, předražené složenky za energie a také se zdražuje bydlení. Hnutí SPD samozřejmě se na toto už dávno nemůže dívat, a my jenom nemluvíme, předkládáme konkrétní řešení a návrhy zákonů. Hnutí SPD bude vkládat do legislativního procesu ve Sněmovně zákon, který zaručí českým občanům a firmám levnější elektřinu. My víme, jak ukončit předražování energií. Hnutí SPD reaguje na drakonicky rostoucí ceny elektřiny a nečinnost vlády tím, že jsme vypracovali návrh zákona, který předložíme tady do Sněmovny a vládě. Cílem tohoto zákona z pera SPD je, aby dodavatelé elektřiny měli povinnost dodávat elektřinu spotřebitelům s nižšími příjmy výhradně za cenu odpovídající jejím výrobním nákladům v rámci takzvaného sociálního tarifu, případně za cenu stanovenou nařízením vlády. Návrh zákona z pera SPD pevně definuje povinnost osob zastupující stát v orgánech energetických společností se státním majetkovou účastí, například ČEZ, a jejich zájmu hájit zájmy státu včetně hlavních cílů energetické politiky státu a v souladu s péčí řádného hospodáře.

Šílený systém, který tady toleruje vláda Petra Fialy. No, toleroval to i Andrej Babiš.

Takže to je princip našeho návrhu.

Podle našeho názoru by se měly do zahraničí vyvážet pouze přebytky energie.

Ale my tady návrhy máme, my jsme strana, která neslibuje planě.

No, někteří lidé tomu uvěřili, protože Petr Fiala zapomněl říct, že měl na mysli změnu k horšímu, a to je ten problém. Takže já to znovu zopakuji.

Je to strašné, strašné, kam to dovedla vaše vláda. 30 % domácností je ve finančních potížích a o 40 % stoupl za vaší vlády počet nových exekucí, a je vám to úplně jedno, úplně jedno vám to je.

Tady o tom nehodlám více hovořit.